Děkuji, pane místopředsedo.

Nezpochybňuji to, že kraj bezesporu dá finanční prostředky a bude sanovat tuto havárii, ale chtěl bych říci, že není jediný, že ministr Toman vnímá tuto situaci, stejně tak jako ministr životního prostředí, a že vláda se touto věcí bezesporu zabývá. Takže není to, kolego, tak jednostranné, jak jste říkal. To jenom na upozornění.

Děkuji za slovo. Všechny ty odpovědi, které jste citoval, jsou správně.

Ale opravdu.

Ještě chvilku... Děkuji, pane místopředsedo. Čili je to správně.

Tak ještě jednou vás přeruším a požádám i vaše stranické kolegy, aby respektovali toho, komu je uděleno slovo.

Nám chybí tisíce učitelů.

Ptají se vás: kdy už to bude? Chceme to využít při vyjednávání o platech.

Takže o tom si povedeme debatu a určitě si k tomu řekneme víc. Teď je důležité spolupracovat. Přidáváme učitelům.

Kalkulačka pana Polčáka, europoslance. Není to v pořádku.

Takže to jenom na upozornění.

Prosím jednotlivě. A opět, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid! Já bych chtěl stručně reagovat na paní ministryni.

Podle nás tento přístup nemá logiku. A za druhé jenom poznámka k tomu, že, jak jste řekla, děláte daňovou změnu, která pomůže všem stejně. No to není úplně pravda. To rozhodně není všem stejně.

Děkuji, paní ministryně, za odpověď.

Já vím, že se připravil COVID Cestovní kanceláře, ve kterých je počítáno na rozhodné období od června do září s průvodci. Ale to, o čem se bavíme teď, je kompenzační bonus teď na to složité období, které v rámci cestovního ruchu bude trvat třeba dalšího půlroku.